Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Kolegyně, kolegové, dobré odpoledne. Já to zlehčím, mohl jsem být smutný, že jsem byl v rozpravě za malou chvíli, že se na mě nedostane, ale dostane se na mě teď při jiném tématu, a to při volebních bodech. Věřím, že ten rozdiskutovaný bod, třetí čtení novely zákona o provozu na pozemních komunikacích, dojednat stihneme v co nejkratší době. Ale nyní tedy volební body. Jsou tři. Všechny tři se odehrají tajnou volbou ve Státních aktech, které jsou připravené. Protože ty volební body se nahromadily vlastně od začátku března, tak vás prosím aspoň o pět minut trpělivosti, protože několik informací z usnesení volební komise musím podle jednacího řádu a pro stenozáznam přečíst. Budu co nejstručnější.

Tady připomenu březnové dění, kde náš bývalý kolega Adolf Beznoska, poslanec ODS, složil slib člena NKÚ poté, co byl námi zvolen, a proto ukončil svůj mandát poslance. Ve vyhlášené lhůtě, bylo to do 3. dubna, ODS, protože to bylo místo, které podle politického poměrného rozdělení přísluší tomuto politickému klubu, ODS nominovala kolegu Vladislava Vilímce, komisi doplnila a nyní, když je komise plná, můžeme tedy tajnou volbou rozhodnout o předsedovi této komise. Prosím, pane předsedo, abyste otevřel rozpravu k navrženému bodu a také k návrhu na hlasování. Tady jenom konstatuji, a teď se musím i opravit, jednací řád Poslanecké sněmovny pevně stanoví, že tato volba musí být provedena tajně, takže se o tom návrhu na hlasování nehlasuje. Jestliže nikdo takový není, rozpravu končím. Prosím, pane předsedo. Takže děkuji. Tím je tento bod připraven. Opakuji, podle usnesení číslo 163 volební komise ze 4. dubna máme na předsedu stálé komise pro kontrolu činnosti FAÚ pouze jeden návrh, je to návrh pana poslance Vladislava Vilímce za ODS. Takto pro vás bude připraven na hlasovacím lístku. Nyní, pane předsedající, prosím, abyste přerušil tento bod a otevřel další volební bod.